Dalším tématem, kterému bych se velmi ráda věnovala, je právě čerpání evropských zdrojů. Já budu opravdu a teď to myslím také upřímně držet palce, aby to vyšlo. Ale zatím to tedy tak nevypadá. Já jsem ráda, že jsme si s panem ministrem i nezávazně nahoře chvilku povídali. Já bych chtěla pana ministra pro místní rozvoj znovu přimět k tomu, protože za nás vlastně ty statistiky čerpání vždycky byly maximálně do desátého. Dneska máme 12. července a stále ta čísla nejsou na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v rámci národního orgánu pro koordinaci. Takže vám můžu samozřejmě říct, jaká je situace ke konci května, protože čísla za květen samozřejmě už tam jsou.

My samozřejmě chápeme, že ta situace v čerpání evropských fondů není jednoduchá.

Ale ten samotný úkon požádat o ty evropské fondy musí být do konce roku.

Proč se neudělají výzvy, proč se třeba pan ministr, který má obrovský převis v Integrovaném regionálním operačním programu na školy, školky, teď je samozřejmě avizovaná výzva právě na ty zájmové činnosti, kde tam jsou také drobné, tak se ten IROP dá předzávazkovat. A věřte mi, pane ministře, že já vím, o čem mluvím. Já mám za sebou opravdu mnoho programových období a je to jak přes kopírák. Prostě na začátku jsou velké oči, velké ambice, ale pak se zjistí, že ty všechny operační programy nečerpají tak, jak by si to představovaly. A vláda je tady od toho, aby ministrům vysvětlila, že to nejsou jejich peníze, že to nejdou peníze průmyslu nebo školství nebo tohohle, že to jsou peníze České republiky a je potřeba je smysluplně využít na připravené projekty. Protože právě ty připravené projekty, pokud skončí v šuplíku, tak jsou to samozřejmě zmařené peníze zejména měst, obcí a krajů, protože investovaly nemalé peníze do té projektové dokumentace.

Po tomto termínu už můžete vlastně přehazovat peníze jenom v rámci jednoho programu. Pro mě je úplně nepochopitelné, proč, když si sama vláda udělá analýzu čerpání evropských fondů, dá si to na vládu. Ale v rámci tohoto materiálu je úplně natvrdo napsáno, že stát se potýká s takzvanými rizikovými projekty. A mě by skutečně zajímalo, jak s těmito rizikovými projekty nakládáte, co s nimi bude. Protože já když se podívám na detail čerpání jednotlivých operačních programů a vím, že jako je to těžké, já se tomu věnuji skutečně skoro celý život, takže v těch tabulkách dokážu dobře číst, tak samozřejmě to nejhorší čerpání má Integrovaný regionální operační program, ale teď to prosím neberte jako kritiku.

A není možné, pane ministře financí, abyste druhým dechem dodal, že jim seberete 940 lidí. No, kdo to bude administrovat? To jsou skutečně peníze České republiky a je potřeba naopak Ministerstvu pro místní rozvoj pomoct a proto já jsem třeba, nebudu kritizovat to navýšení teď úředníků právě pro implementaci evropských fondů právě i na Ministerstvu pro místní rozvoj. Ale máme tady ve vzduchu zhruba 20,7 miliardy a sami vy v materiálu přiznáváte, že se to asi nepodaří všechno. Protože bohužel, i když můžeme ty projekty rozdělit takzvanou fázovostí mezi dvě programové období, no tak u některých věcí jako jsou např. nemocnice a tak dále, ten program už nenavazuje. To znamená, ten příjemce je před rozhodnutím, když to nestíhá, zda si to zafinancuje sám, nebo jak to bude a tyto peníze vám vlastně potom popadají. Takže také je otázka, jestli máte nějaké rychloobrátkové výzvy, kterými byste pomohli to dočerpání.

Já bych se ještě ráda zastavila u dvou věcí a první jsou národní dotace. Protože já když jsem si četla pozorně ten váš materiál, strana 247, tak jsem se toho moc nedozvěděla, takže bych potřebovala některé osvětlení od pana ministra financí. Tak stát má ambice, že ušetří na dotačních programech 54 miliard. Já se samozřejmě musím ptát, kde to chcete ušetřit. Vy jste tam tu plejádu dal, mě by zajímalo tedy, jak to myslíte s Ministerstvem pro místní rozvoj, protože tam mně je to absolutně jako nepochopitelné. Předpokládám, že jedním ze zdrojů bude právě ta změna kofinancování v těch evropských fondů. A tady bych tedy chtěla ctěnou Sněmovnu upozornit na to, co se chystá. Protože já když jsem si udělala rozbor toho, kolik tady máme starostů právě z těch regionů, které jsou takzvaně přechodové, a tady si to asi zaslouží trošičku vysvětlení, protože já chápu, že ne všichni kolegyně a kolegové jsou v detailu těch evropských zdrojů. Tak jenom abyste věděli, Česká republika je rozdělena na takzvané nomenklaturní jednotky, neboli NUTS 2. A my jsme jako vláda navrhovali, aby Česká republika se dělila na kategorie méně rozvinutých a rozvinutých. Méně rozvinutý by znamenalo, že jsou to všechny regiony České republiky vyjma Prahy. Bohužel pozici vlády, tehdy naší vlády, přehlasoval Senát. A Senát udělal to, že se v České republice udělaly tři kategorie regionů. To znamená méně rozvinuté, přechodové a ty vysoce rozvinuté. Já sama osobně jako ministryně jsem šla za panem předsedou Vystrčilem a upozorňovala jsem ho na to, že pokud se toto stane, tak budou kraje velmi znevýhodněny a že se to bude týkat i jeho Vysočiny. Aby byl opravdu obezřetný, až takhle na rovinu jsem s ním mluvila.